Návrh G. Výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Výbor doporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Všechny návrhy k hlasování byly vyčerpány, pane zpravodaji, ano? Ano, můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.